Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji.

Tyhle informace jsou veřejné.

Tak se podívejte do řady obcí, zvláště v chudších regionech, tam v některých obcích nemáte žádnou hospodu, v některé máte jednu, hospoda funguje několik dní v týdnu.

Ale já a se mnou spousta mých spoluobčanů jsme rádi, že takové hospody existují, že existuje jakási forma sociálního života v obcích, a nevidím jediný důvod, proč bychom to měli likvidovat. A jestli se ptáte na náklady. Samozřejmě pro lidi, kteří mají úplně minimální tržby, dát pět tisíc za nějakou pokladnu, další stovky nebo tisíce za permanentní online připojení, udržování všeho, to prostě náklad je.

Po zavedení elektronické evidence tržeb skončilo asi 30 tisíc živnostníků.

Chcete čísla? Tady je máte, ale musíte jim taky věnovat pozornost a ne jenom tady používat argumenty z propagandistické brožurky pana ministra Babiše. Nyní pan poslanec Michal Kučera a další dvě faktické poznámky.

To mi přišlo jako naprosto konkrétní nabídka. Děkuji. Pokračujeme ve faktických poznámkách. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

A tihle drobní živnostníci hlavně po státu vůbec nic nechtějí. Oni se uživí sami, uživí svoje rodiny a jediné, co po státu chtějí, aby jim neházel klacky pod nohy, aby za velmi často spíše podprůměrnou mzdu, kterou si vydělají prostřednictvím tohoto drobného podnikání, se nemuseli místo ní jít postavit na úřad práce.

Děkuji za slovo. Opět se tu mluvilo o Chorvatsku, opět se tu vykládá demagogicky o snížení počtu podnikatelů. Není to pravda.

Problém je, že je tam u OSVČ jakýsi pokles v oblasti především zemědělství, ale to je vlastně věc, která nesouvisí, ona je tam taky už dávno.

I pan ministr financí Boris Lalovac se v Praze hodně divil, když slyšel tyto teorie, a jednoznačně byl proti tomu a řekl, že jediné, co se tam navíc odehrálo, že Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti administrativně ukončilo v době kolem zavádění EET podnikání několika desítkám tisíc podnikatelů proto, že neposílali výkazy ani daňová přiznání. Je to takové falešné pořád tady předkládat krach podnikatelů. Není to číselně ničím doloženo.

Děkuji, pane předsedající. Já mám opravdu faktickou poznámku k vystoupení paní kolegyně Němcové. Ti prostě neposílají děti do školy, ti nepoužívají dálnice, ti nevyužívají naše veřejné zdravotnictví. A až jednou nedosáhnou ani na minimální důchod, tak budou ale dostávat dávky životního minima.